Stanovisko výboru je nedoporučující. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Pan ministr?

Návrh byl přijat. Další návrh. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Stanovisko výboru je nedoporučující. Pan ministr?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Je to tak, pane zpravodaji? Můžeme tedy přistoupit k hlasování o návrhu jako celku.